Nejčastěji se jednalo o porušení povinností informovat spotřebitele o ceně prodávaných výrobků a poskytovaných služeb nebo nevydání písemného potvrzení o převzetí objednávky, za což Česká obchodní inspekce pravomocně uložila celkem 41 pokut v celkové hodnotě 73 tisíc korun. V této souvislosti chci říci, že považuji tento zákon i jeho předložení za poměrně potřebné, protože se jedná o oblast, která má velký dosah do života každého člověka.

Chtěl bych se právě v této souvislosti zeptat paní ministryně, zda je toto oprávněné tvrzení, nebo zda se nezakládá na pravdě a je čistě jenom vyjádřením názoru určitého segmentu poskytovatelů služeb v této oblasti, protože by to mohlo výrazně potom ovlivnit projednávání tohoto zákona a samozřejmě i načítání pozměňovacích návrhů, které by ve své konečné fázi mohly tuto velice lidsky citlivou oblast ovlivnit.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji.

Pan zpravodaj. Samozřejmě. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegové, kolegyně, já jenom chci avizovat, že v podrobné rozpravě navrhnu zkrácení lhůty pro projednávání ve výborech na 30 dnů. Nikoho dalšího nevidím, obecnou rozpravu končím.

Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně a vážení pánové poslanci, já bych nejprve chtěla poděkovat Poslanecké sněmovně, že dnes zařadila tento tisk na jednání v průběhu dnešního dne. Vyjádřím se velmi obecně k některým věcem, které zde padly. Několik věcí.

To je to, co zavádíme, prosím vás, touto novelou. Takže samozřejmě s tímto nemůžeme souhlasit a možná i díky tomuto vyjádření se všichni společně zamyslíme, jak moc jsou pádné zájmy těch, kteří oslovují vás jako zákonodárce. Jsem připravena se svým týmem obhájit vše, co je součástí novely zákona o pohřebnictví.

Ministerstvo si určitě nenapsalo novelu na úřednické úrovni Já bych prosil, aby diskuse, které se netýkají předmětu jednání, byly zásadně v předsálí a nechali jste paní ministryni v důstojném prostředí říct své závěrečné slovo.